Jedním z důležitých prvků a jistě jste se setkali ve své politické aktivitě, minimálně jako třeba zpravodajové na výboru nebo zde ve Sněmovně při projednávání je to posílení role architektury a role hlavního architekta. V tuto dobu tato role je zastávaná panem Kuchařem ve všech fázích české digitalizace, nejenom při tom, když se navrhuje nějaké řešení na počátku projektu, ale skutečně v průběhu vývoje informačního systému, jeho nasazení, a i pak následně rozvíjení celých systémů jako konceptů.

V DIA budou o tom zákon nehovoří, ale předpokládáme jejich vznik týmy, takzvaná kompetenční centra.

Zakázky se prodlužují upřesňováním, co to po nás vlastně chcete, abychom dodali. DIA bude také provozovat sdílené služby, a to byla další část strategické úvahy už v předchozím volebním období, kdy jádro digitalizace si zaslouží speciální rozpočtovou kapitolu, posílení a skutečně trvalý rozvoj, protože jsou to centrální registry, registry smluv a další, které poskytují služby dalším subjektům, výhledově tedy základní registry, ale i nové věci, které se týkají nadrezortních řešení. Úkolem má být nedodávat řešení, ale ve spolupráci s kompetentními ministry, s Úřadem vlády stanovovat vizi služeb a pomáhat ji realizovat, koordinovat. metodicky vést a sdílet knowhow a další. Část těch lidí, kteří budou pracovat pro tuto agenturu, bude oddělena z Ministerstva vnitra.

Přirozeně ovšem celý projekt si vyžádá rozpočtové náklady, i když jsou minimální.

Nová místa jsou nezbytná zejména k posílení dlouhodobě zanedbávaných agend a kompetencí. My náklady navíc odhadujeme zhruba na 300 milionů ročně, přitom ale toto máme ověřeno zaznívalo občas, že toto nelze, nicméně kompetenční týmy mohou být vylistovány a jsou počítány na vrub Národního plánu obnovy, tedy ten extra náklad vychází zhruba na 160 milionů korun ročně navíc plus peníze, které v tuto dobu jsou již alokovány právě v týmech pod Ministerstvem vnitra.